Pak už jen jeden dotaz. Z našich úst to neuslyšíte. My jsme to mysleli vážně.

Práce byla stejně těžká, to nezpochybňuji. To je hlavní důvod problému, který nastal, ale dobře, že se řešil. A jestli k tomu přispělo i usnesení Poslanecké sněmovny, pro které hlasovali všichni přítomní bez ohledu na klub, tak je to jenom dobře.

Děkuji za slovo. Já jsem panu předsedovi Sklenákovi jasně řekl, když dorazil ten ostudný pamflet, který se jmenuje novela zákoníku práce, že ho budu obstruovat, i kdybych to měl dělat sám. V tomto období jste takovým brutálním způsobem poškodili zaměstnavatele, podnikatele. Ještě jim naloží do dalšího období další a další nesmysly. Skutečně vážně si přečtěte ten zákoník práce, co tam je. Za další. Nemůžu říct, a nevím, proč vyčítáte Sobotkově vládě a zejména sociální demokracii, že neprováděla socialistickou politiku.

Investice. Na investice nebude.

Co dělají? Kde to je? Skutečně takhle kdyby hospodařily zodpovědné země... A teď, až budeme prostě potřebovat na dálnici, tak už tam peníze nejsou. A ještě to nestačí.

Chtěla bych upozornit také na to, jakým způsobem tato vláda čtyři roky pracovala. Ráda bych byla, kdyby zápasila o systémovou změnu financování. Jsem ráda, že se mi tento návrh na usnesení podařilo dostat při navrhování bodu paní poslankyně Hnykové na financování sociálních služeb do toho usnesení, protože žádáme vládu o systémovou změnu financování. Nebudu se již opakovat, protože jsem opakovaně tady říkala, v čem všem tkví problémy ve financování sociálních služeb, kdy se začaly rozevírat nůžky mezi platy pracovníků v přímé péči a pracovníků zdravotnických zařízení sociálních služeb. Dále jsem chtěla upozornit, že tady říkáte ano, navyšujeme tzv. dotaci. Jenže ten problém tkví přímo v zákoně o sociálních službách, který prosadila již v roce 2006 vláda také sociální demokracie. A v tom zákoně je spousta chyb, které se teď ukazují. Ta dotace je prosím nenároková. A já těm pracovníkům přeji zvýšení platů. Nicméně je to devět až deset miliard, ale jsou zatím nenárokové. A tyto dotace byly převedeny z úrovně státu na kraje a řekla bych způsobem, který ve mně vzbuzuje pochyby. Protože pokud kraj je zároveň zřizovatelem, poskytovatelem sociálních služeb a zároveň rozhoduje o přidělení dotace, tak oproti ostatním poskytovatelům jsou zde samozřejmě nerovné podmínky veřejné podpory. Jsem přesvědčena, že převod těchto peněz na sociálně demokratické hejtmany měl být notifikován Evropskou komisí. Dala jsem k tomu dostatek prostoru svým návrhem na pozměňovací návrh o prodloužení nebo oddálení tohoto převodu o dva roky, abyste mohli systémově pracovat. Pane premiére, o zvyšování minimální mzdy nemá cenu se zde vůbec bavit, protože je potřeba navýšit výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

Prosím všechny, aby si uvědomili, že jednací řád je pro všechny stejný, a jestliže se někdo přihlásí k faktické poznámce, měl by to dodržovat. Upozorňuji, že tento bod není zákonem a podle jednacího řádu o něm budeme jednat do 21 hodin. Můžeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Pastuchové. Také faktická poznámka. Děkuji. Já jsem odpověděla na twitter pana premiéra a odpovím vaším prostřednictvím kolegovi Sklenákovi. Já jsem se možná na rozdíl od vás na to hlasování ihned podívala a z vašich těch jen 50 poslanců, které máte, jich hlasovalo pouze 25. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Druhá věc. Já jsem byla moc ráda, když jsem to slyšela, že to vaše vláda schválila. Dokonce jsem na výboru pro sociální politiku pochválila úředníky z Ministerstva financí a z Ministerstva práce a sociálních věcí, že ty finanční prostředky našli. Jenomže víte, jaká je praxe?

A víte, co chtějí teď udělat zaměstnavatelé?

Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Opálky. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl jsem reagovat na poznámku paní ministryně, že jsme zablokovali projednávání zákoníku práce. Myslím, že tady slyšela jasně, a ty signály tady byly dopředu ze strany ODS, že prostě nepřipustí, aby se ten zákon se doprojednal. Prostě na druhé čtení by vůbec nedošlo. Naše volba byla, jestli tedy pustit další potřebné zákony, nebo tady budeme sedět dál. Ale ejhle, sociální demokracie toho využila. Ona vlastně vidí v tom předvolebním boji, že takhle může osočovat a špinit Komunistickou stranu Čech a Moravy, její poslance. Kolikrát na tom výboru seděl za vás pouze předseda? Ani jeden člen tam nebyl z vaší strany a my jsme to zachraňovali. A my se za to nestydíme, protože je to náš volební program tak jako váš, sociální politika, ale to neznamená, že je to rozdělování podle nezásluh.

Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Chce si mi říct, ale raději to neřeknu, ale požádám Sněmovnu, abychom se vrátili k tématu, které máme na tabuli.

Nicméně teď máme na pořadu dne Informaci předsedy vlády o zvýšení platů v sociálních službách a připomínám, že pracovníci v sociálních službách jsou ti z nejpotřebnějších pro českou společnost, pro naše občany a ti z nejméně placených.